A nyní jste, paní poslankyně, opět na řadě podle přihlášek, a to k sněmovnímu tisku 214, trestní zákoník. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Tak tady v tomto případě, dámy a pánové, se jedná o novelu zákona, kterou podepsalo 77 poslanců, což si myslím, že je velmi unikátní a jedná se o obrovskou shodu napříč politickým spektrem. Trestní zákoník, tedy zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další zákony se tady mění tak, abych zase připomněla, co je meritem věci, aby opravdu sazby, které se udělují za týrání zvířat, byly zvýšeny, aby byly funkční a abychom postihovali tyto hrozné činy, kterých se bohužel někteří dopouštějí, adekvátněji.

Protože ta novela je předložena takto širokou skupinou lidí a byla už doručena nám jako poslancům v červnu minulého roku, tak samozřejmě na tom už celá řada práce, na rozdíl od toho prvního bodu, který jsem žádala v předchozím příspěvku, byla odvedena. Jedná se tedy o zákon, který byl už i ve výborech. A protože v těch výborech padla celá řada připomínek a pozměňovacích návrhů, tak jsme hodně na tom odpracovali mnozí v tom smyslu, že jsme se snažili opravdu vzít všechny ty připomínky velmi vážně a zpracovat takový pozměňovací návrh, který by byl komplexní a který by mohl být opravdu napříč politickým spektrem vyhovující.

Myslím si, že bychom dali všem jasně najevo, že tato problematika je pro nás důležitá a že trestní zákoník chceme projednávat opravdu prioritně.

Děkuji, rozumím.

A stahujete přihlášku k bodu č. 504, státní svátky. V tom případě je na řadě pan poslanec Tomáš Martínek s návrhem na změnu schváleného pořadu schůze, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, jenom velmi krátce. Myslím, že to je škoda už jenom proto, že v rozpravě byl přihlášen poslední řečník.

Dobře, rozumím. První body dnes. Děkuji, pane místopředsedo.

Vy ten návrh zákona budete znát pod pracovním názvem založení firmy za jeden den.

Tento návrh si klade za cíl odstranit byrokracii, snížení finančních a časových transakčních nákladů a také zvýšit atraktivitu založení podnikání. A já to pokládám za velice důležité. My jsme poslední roky spíše svědky kroků ze strany vlády a státu, které zpřísňují a regulují podmínky pro podnikání.

Já jsem přesvědčený, že zdravá a silná ekonomika musí mít základ v soukromých aktivitách lidí, kteří jsou nezávislí a aktivní. Nicméně jak jsem tady řekl, poslední dobou jsme svědky vytváření spíše nepřátelské a nepříznivé atmosféry pro podnikání, která vyžaduje absolutní neomylnost na straně podnikatelů ze strany státní moci. Tato nepřející a netoleranční atmosféra a přemíra regulací, šibeniční lhůty a nepřiměřené pokuty odrazují lidi od podnikání. Když jsou lidé neustále vystaveni tomu, že jedinou skutečnou reálnou politikou státu vůči podnikatelům je nedůvěra, kdy stát využívá nové elektronické technologie pouze a výhradně na online kontrolu aktivit podnikatelů a jako represivní nástroj, tak se nedivme, že si lidé v této atmosféře řeknou, že to vlastně nemají zapotřebí.